A poslední drobnou poznámku: Z té analýzy nevyplývá, že všichni z těch nekvalifikovaných jsou ti, kteří na školách seděli celých deset let.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zbyněk Stanjura.

Proč ne.